A když nezaplatíte, nemáte peníze, tak vám zadržíme pas.

Takže si řeknete.

A zase šup, velké minus. Zas to zaplatíme my všichni, že?

Proč?

A paní říká.